Dokonce to Hospodářská komora formulovala jako zcela zásadní připomínku. Přesto tato připomínka nebyla vládou vyslyšena.

Tato konstrukce naprosto neumožňuje, že by si obce přilepšily.

To bude výsledek této konstrukce rozpočtového určení daní.

Dále dovolte, abychom se přidali k těm, kteří se domnívají, že je zde nedostatečné využití nástrojů boje proti nelegální nabídce.

Příkladem je například absence novely zákona o platebním styku, která je podle předkladatele nezbytná k zavedení blokací platebních transakcí ve prospěch nelegálních provozovatelů hazardních her.

Za nekoncepční podle našeho názoru tak lze označit situaci, kdy využívání platebních metod ve prospěch nelegálních provozovatelů této regulaci podléhat nebude a nebude ani jinak regulováno či postihováno. Obecně lze předkladatele upozornit na skutečnost, že přísnější nastavení regulačních a daňových podmínek jednoznačně posiluje tendence k obcházení nastavené regulace a k využívání mezer v právním řádu v takových situacích, k nimž lze nepochybně zařadit i nový regulační rámec pro provozování hazardních her...

Tím spíše vzrůstá potřeba a význam všech mechanismů a opatření, jimiž lze nabídku nelegálních her omezovat a sankcionovat.

Patří to mezi elementární politickou kulturu. Děkuji, pane předsedající. Já bych samozřejmě počkal.

Zákon obsahuje...

Já se omlouvám.

Zároveň není nijak upraveno, jakým způsobem se bude postupovat v případech, kdy spotřebitelské soutěže budou využívat k určení výherců prvek náhody.

Hospodářská komora i poslanecký klub TOP 09 jsou toho názoru, že pokud jsou spotřebitelské soutěže pořádány za účelem podpory prodeje zboží či služby a cena takového zboží či služby nepřesahuje cenu obvyklou, pak není potřeba tyto soutěže považovat za hazardní hry. Pokud však cena zboží, služby či transakčních nákladů spojených s účastí na této soutěži tuto cenu převyšuje, pak část ceny převyšující obvyklou představuje vklad podle zákona o hazardních hrách, a pokud o výherci rozhoduje náhoda či předem neznámá okolnost, pak jsou naplněny všechny znaky hazardních her.